Já chci říct, že právě proto jsem přišel, abych jenom ještě upřesnil pár čísel, protože pan kolega Adamec řekl věc, která je určitě důležitá a je důležité na ni reagovat.

Nicméně je jasné, že Modernizační fond je důležitým zdrojem. Ale, a to si prosím uvědomme, ty projekty, které z něj budou čerpat, včetně velkých projektů, například tepláren, jsou projekty rozložené do mnoha let.

Ale co je úplně nejdůležitější, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, že to je rychlá cesta. Ono se totiž klidně může stát, že pokud nepomůžeme těm lidem a nepomůžeme těm firmám, tak oni skončí svoji činnost ještě dříve u těch firem, než se vůbec dožijí té investice. Takže tady je potřeba právě ta provozní pomoc rychle na to, abychom jim ty peníze dali, a třeba i u těch tepláren, abychom pomohli dřív, než se ti lidé ve finále rozhodnou, že se od teplárny odpojí a půjdou do nějakého kotle na dřevo.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji moc.